A znovu říkám, že to je tedy opravdu nepříjemná situace.

Takže děkuji, a to je tedy, řekl bych velice zapeklitá situace pro nás. A samozřejmě budeme hlasovat tak, aby k tomu ještě jednou zopakuji to snížení bylo úplně, úplně minimální z toho, co tady ostatní strany jsou schopny prohlasovat. Děkuji.

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl upozornit prostřednictvím pana předsedajícího i pana kolegu Okamuru, že my jednáme o propuštění toho zákona do dalšího čtení. To znamená, tady se nehlasuje o finálním znění toho zákona, ale o tom, jestli se jím tato Sněmovna bude zabývat, nebo nebude. My jsme se o to snažili několikrát už před prázdninami. Konečně se to podařilo. Současně si dovoluji navrhnout zkrácení lhůty na třicet dnů, abychom to stihli ještě do konce roku. To by byla velká škoda, kdyby se to nestihlo. Já děkuji. A nyní prosím pana předsedu Bartoše do rozpravy. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Tady nebyla moc vůle se o tomto vládním návrhu bavit, ačkoliv byl na programu předchozích jednání. Já jsem proto rád, že se nám podařilo tento bod dneska zařadit.

Nicméně je to jedno. V tuto chvíli my jsme pro to, aby se tento návrh projednal. Bavíme se i o nějaké reálné úspoře, když ten vládní návrh projde, v řádech několika desítek milionů. Je to takové hezké gesto vůči tomu, a to tady správně zaznělo od pana zpravodaje a já za to děkuji, bavíme se o růstu platů ve státní sféře a je prostě i neetické z pohledu poslanců nějakým způsobem blokovat to, že by najednou to mělo naskočit poslancům o 20 procent.

Já ještě jednou děkuji, že jste ráno, když jsme hlasovali o programu jednání této schůze, tento bod na schůzi zařadili a konečně se jím můžeme zabývat. Já také děkuji. A nyní prosím pana poslance Bendu.

a dělali to mnozí před vámi. Podívejte se, kde skončili. Takže vám doporučuji, zkuste jiná témata než tuto hloupost. Paní ministryně sice předložila návrh, který zřejmě předseda vlády rozkázal, že musí být předložen. Přesto tvrdím, že v něm není žádná smysluplná důvodová zpráva. Ani v tom návrhu, ani ve vystoupení. Pan zpravodaj řekne, všechno bylo vyčerpávajícím způsobem řečeno. Nebylo řečeno vůbec nic.

Chápeme tento naprostý nesmysl?

Já bych čekal, že ministryně aspoň to nějak zdůvodní.

Já vím, že ta chyba začala kdysi v minulosti, a tím trochu navazuji na to, co říkal pan místopředseda Okamura. Největší nesmysl je samozřejmě zmrazování, protože to pak vede k takovýmhle chybám.

Přesto se zase objeví pokřik politici si zvyšují platy, což mimochodem není pravda, protože to je zákon, který platí.

Nic to nepřinese.

Nikomu, nikomu z vás. Jestli chce vláda nějakým způsobem jinak pojmout a navrhnout pojetí platů ústavních činitelů, já jsem na to připraven, pojďme se o tom bavit a diskutovat.